Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády.

Pan ministr Stropnický má náhradní kartu číslo 17.

Upozorňuji, že po projednání bodu 84, je to sněmovní tisk 277, bude 23. schůze Poslanecké sněmovny přerušena, abychom mohli přistoupit k programu 20. schůze Poslanecké sněmovny.

Takže máte slovo, pane poslanče. Dobré ráno, pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já jenom v rychlosti pro stenozáznam upřesním jeden ze včerejších výsledků voleb, kde jsem uvedl omylem nepřesnou informaci, za kterou se omlouvám. Ten výsledek se týká Dozorčí rady Vinařského fondu. Chci upřesnit, že do druhého kola této volby postupují čtyři kandidáti a to Jaroslav Faltýnek, Petr Adam, Josef Valihrach a Herbert Pavera. Děkuji za upřesnění. Děkuji. A registruji přihlášku pana předsedy Faltýnka. Jinak vás prosím, kolegyně a kolegové, abyste se ztišili, protože hluk je v jednacím sále opravdu velký. Máte slovo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte mi přednést jeden návrh týkající se pořadu dnešní schůze. Já bych si dovolil poprosit na základě žádosti pana ministra obrany o posunutí bodu číslo 85, což je tisk 57, vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, abychom posunuli tento bod na příští pátekv po pevně zařazených bodech. Také děkuji. Hlásí se někdo další s návrhem změnu pořadu schůze? Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat o tomto návrhu. Návrh zní, abychom přesunuli bod číslo 85, jedná se o vojenský újezd Brdy, na příští pátek po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu? Bylo to hlasování číslo 36, přítomných poslankyň a poslanců je 172, pro návrh bylo 140. Návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, tak přistoupíme k projednávání prvního bodu 23. schůze.